A já nemluvím o valorizaci důchodů, která je ze zákona, prostě mluvím o tom, že na důchody jste měl v rozpočtu nějakou částku, a najednou tam potřebujete třeba o 3,4. No protože jste to seškrtal! A věděl jste, že už za chvíli budete dělat novelu rozpočtu a že si to tam nějak prostě zase porovnáte.

Pro všechno jsme zvedli ruku.

A to byl samozřejmě jeden ze zásadních propadů na příjmové straně.

Nezapomínejte.

To není žádné kopání do nezávislé instituce, to je prostě vyjádření názoru a vhled někoho, kdo je u toho.

Já jsem zaznamenala, že už začínají kritizovat i vámi připravené rozpočty. Takže ono všeho do času. Prošli jsme si krizí, takže já tomu rozumím, ale já vám položím otázku. Řekněte mi, kolik bylo v novodobé historii naší země ministrů, kteří dosáhli přebytkového rozpočtu, ministrů financí? To je sen každého ministra financí. Já jsem to zažila, je to velmi příjemný pocit, i když samozřejmě pak to všechno překrylo, co následovalo. Kolik jich bylo? No určitě jich moc nenapočítáte.

Takže pane ministře, když se podívám na vaše rozpočty, kde je ta konsolidace?

Budu to mít úplně přesně na rozpočet. Takže kde je ta vaše konsolidace? Kde? To, co jste naslibovali, jak to vyřešíte.

Ale neuplatnili, není tam uplatněný. Není uplatněný. Včera padlo tady od nějakého vašeho kolegy, nevzpomenu si od koho, že to nechtěli koaliční partneři. Takže celá vaše konsolidace je v tom, že máte vyšší příjmy. To je prostě zásadní. A ještě k tomu, co jste tady školil, a nikoliv v tom, že byste chystal nějaké reformy, proto vás sice potichu zatím, potichu začíná tak jako jemně, jemně, ale to nevadí, já nekritizuju intenzitu, začíná kritizovat i Národní rozpočtová rada.

A to se ještě samozřejmě budeme bavit i o těch škrtech, které jsou v těch zásadních položkách.

Tak říkáte: musíme počkat na Evropu. Uvidíme, řekneme si to, přála bych vám to. Pak říkáte: my zvážíme národní řešení. Takže ale možná byste nám mohli říct, jaké národní řešení.